Myslím, že ministr pro lidská práva by se třeba mohl také místo některých opravdu, řekněme, ne zrovna logických návrhů zabývat tím, proč tito lidé mají problém si pronajmout tyto volné byty, kde by ten příspěvek státu nebyl ani tak vysoký jako těm spekulantům s ubytovnami.

Já s tím, paní kolegyně, naprosto souhlasím. Mám stejný názor, ale zarazilo mě, když jsem to slyšel, to já vám to nevyčítám, paní kolegyně, v žádném případě vám to nevyčítám, že to říkáte vy jako poslankyně pravicové strany, tak si říkám Velmi se omlouvám panu předsedovi a obzvláště paní kolegyni prostřednictvím pana předsedajícího. Mě tam zarazilo to, že vy jako zástupkyně pravicové strany tohle zmiňujete. Já vám to vůbec nevyčítám.

Paní poslankyně Chalánková fakticky.

Jsem členkou a představitelkou konzervativní strany a pro mne ochrana rodin, dětí a bydlení, aby měly kde bydlet, je opravdu prioritou. Do obecné rozpravy ještě pan kolega Opálka. Děkuji, pane předsedo. Vážení zástupci vlády, kolegové, kolegyně, dovolte mi pár obecných poznámek. Problém je, že zde řešíme důsledky, ale ne příčiny. Příčiny velké nezaměstnanosti, lichvy, hazardu, ale také neuvážené privatizace bytového fondu. Je potřeba říci, že nároky, které jsou díky situaci na pracovním trhu a v sociální oblasti, se nezmenšují, ale zvětšují. Dříve dostávali potřební tyto prostředky státu jako výpomoc na ruku. Docházelo však k tomu, že ne vždy a včas zaplatili majitelům či provozovatelům bytu či ubytovny, a tak za doby funkce ministra práce a sociálních věcí Petra Nečase se uskutečnila změna a tyto příspěvky se poskytují přímo majitelům a zřizovatelům. Od té doby nejsme schopni tento problém zastavit, zmírnit. A všimněte si, že už budeme pomalu ve funkci rok, a také jsme se s tím nedokázali rychle vypořádat. Hovořili o tom poslanci, kolegové i kolegyně. Je třeba říci, že nás provází nový fenomén, který je varující, a to že do bezdomovectví se dostává v posledních letech daleko více mladé a střední generace. To nebylo v takovém měřítku a to samozřejmě bude pro sociální systém i sociální bydlení velice náročné.

Je třeba říci, že problém tkví také v tom, proč jsme se tak pozdě dostali k řešení, že není jeden gestor za tento problém. Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo práce a sociálních věcí se pak těžko domlouvají, kdo bude tím gesčním, kdo bude tu legislativu mít na starosti a ty druhé v podstatě jenom pobízet k nějaké spolupráci.

To je jediná cesta, jak si pomoci. Děkuji, pane poslanče. Zeptám se paní ministryně, zda chce závěrečné slovo v této fázi. Jestli chce, tak prosím, paní ministryně, teď je ten moment.

Už tady bylo řečeno o privatizaci.

Diskuse prostě musí probíhat. Tento návrh, tuto novelu, já považuji opravdu za takovou první pomoc. Jak říkám, jsme v situaci, kdy tato problematika byla zanedbávána celá léta. Jinak co se týče pokroku na práci o sociálním bydlení, tak my musíme do konce tohoto roku předložit vládě koncepci sociálního bydlení, kde budou už určité základní teze. Práce probíhají, pracovní skupiny fungují. Jinak bych chtěla komentovat k té kontrole.

Co se týče toho okruhu společně posuzovaných osob, tak ano, je to také administrativní zjednodušení, ale zároveň nám to umožňuje posuzovat ty, co to opravdu užívají, a nejenom ty, kteří tam jsou třeba hlášeni k trvalému pobytu. To znamená, že bude více lidí na kontrolu. Děkuji za pozornost. Pan zpravodaj si rovněž přeje po obecné rozpravě říci pár slov. Prosím. Děkuji za slovo. Krátce shrnu debatu.

Všichni byli věcní. Jednou tady pan kolega Kováčik říkal, že téměř všichni mluvili k tématu.